Pokud se týká poslední věci, hasičů, jedná se samozřejmě o placení ne dobrovolných hasičů jako takových, ale pouze těch jednotek dobrovolných hasičů, pokud vyjedou na základě rozhodnutí operačního důstojníka hasičského záchranného sboru a při likvidaci havárie nebo požáru apod.

Takže tady myslím, že je namístě podpořit těch 100 %.

Děkuji za pozornost.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Hnyková.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že to je zvýhodnění rodin, které se o děti starat chtějí, a já si myslím, že takové rodiny bychom podpořit měli. Děkuji za pozornost. Přesně tak, paní poslankyně, já také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh k přikázání jiným výborům k projednání? Není tomu tak.